Pokud nějaká verze zákona projde ke konečnému hlasování, upozorňuji, že máme k hlasování ještě čtyři doprovodná usnesení, která rovněž výbor pro sociální politiku naší Poslanecké sněmovně doporučuje přijmout. A nyní tedy k mému návrhu na snížení oné paušální správní režie, a tím, a to zdůrazňuji, také ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Jak jsem předpokládal a ve druhém čtení upozornil, můj návrh vyvolal u dotčených kruhů nemalou odezvu, a to nejen ze strany dotčených pojišťoven, které mají své dlouhodobé kontakty na příslušných ministerstvech, ale i prostřednictvím prostředníků. Kromě individuálních intervencí, a včera jste někteří zažili rozhovory se zástupci lobbingu i v této Sněmovně, jsme všichni obdrželi osobní stanovisko generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky, tedy vyjádření ne orgánu svazu, ač se dopis takto tváří, ale představitele výkonného aparátu.

Jak jsem již zdůraznil ve druhém čtení a dokumentoval písemně garantům jednotlivých politických klubů, můj návrh je osvojeným návrhem, totiž ne původně mým, je to osvojený návrh kolegy exposlance Michala Doktora, který chystal v součinnosti s vládou Petra Nečase. Kompetentní osoby jistě věc zvážily a tento návrh získal v minulém volebním období drtivou podporu zákonodárců ze všech klubů.

Senát však návrh na zrušení zákona, jehož součástí byl i onen pozměňovací návrh, nepodpořil a navrhl pouze další odložení účinnosti zákona 266.

A tak je nyní na nás, zda tuto chybu napravíme. Současné argumenty proti záměně číslovek se opírají o vlastní analýzu pojišťoven zdůrazňuji, o vlastní analýzy dotčených pojišťoven z roku 2009, ne tedy o analýzy státních orgánů.

Nezlobte se, to tedy neberu jako argument. To není relevantní a navíc nám tyto analýzy pojišťoven také nebyly předloženy. Vidíte však na tomto reálném příkladu, jak je složité probojovat změny, když stát přenese část své činnosti na privátní sektor.

Tam platí jiná pravidla.

Slyšíte tedy dobře: téměř jedna třetina z vybrané částky! Nikdy při zavedení a postupném snižování paušální správní režie nebyla předkládaná nezávislá analýza nákladů. Ta nebyla předmětem projednávání ani u snižování režijních nákladů ve státních institucích či ministerstvech a jejich organizací při schvalování státního rozpočtu. Rozhoduje se většinou indexově a dotčení se pak musí snažit. Proč se nemusí snažit privátní sektor? Analýza nebyla předmětem ani při snižování režijních nákladů nepodnikatelské soukromoprávní právnické osoby Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která byla následně vyždímána ze všech svých rezerv.

Nemá to jednoduché, ale hledala a hledá úspory, kde se dá. Výrazně snížila administrativu, řídicí strukturu a režijní náklady. Vše jsme schvalovali ve výroční zprávě. Přitom musí rozlišovat na 44 podsegmentů a pracovat prostřednictvím smluv s mnoha poskytovateli zdravotních služeb, a to v komerčním prostředí ve vztahu s dalšími zdravotními pojišťovnami, tedy žádný monopol jako u úrazového pojištění.

Kde je těch 9 % u úrazových pojišťoven? Důsledkem jsou do jisté míry zastavené investice a nízké platy obslužného personálu. Zajímá to někoho? Bude dobré, když zmíním, co za tyto peníze například Česká správa zajišťovala v roce 2013.

Její úspěšnost výběru pojistného byla 99,19 %.

Dále zajišťovala kontrolní činnost, miliony rozhodnutí, informace pro občany či organizace a tak dále a tak dále.